Děkuji, pane místopředsedo. Já nevím, co nám tady kolegové podsouvají.

A že máte ve své vládě několik ministrů vnitra, kteří se tam střídali? Konkrétně pan Hamáček, předtím pan Metnar, předtím pan Chovanec. A teď chcete návrh zákona projednat v devadesátce?

Protože šest let vaši ministři mohli ten zákon změnit, mohli ho předložit. Nám nejde o nic jiného než o jeho řádné projednání. Takže buďte tak hodná, přečtěte si Ústavu, přečtěte si jednací řád Poslanecké sněmovny a dovolte poslancům z opozice, aby se řádně účastnili legislativního procesu při projednávání zákonů, a nebraňte jim v tom!

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, než dám slovo dalšímu řádně přihlášenému, prosím o klid ve sněmovně. Děkuji za slovo.

Myslím si, že v tuto chvíli já bych mohl říci, kolik ministrů vnitra bylo za ODS a že si nevšimli takovéto chyby a nenapravili ji, ale nebudu to tady dělat.

A standardní je zkracovat lhůtu, když si o to někdo řekne, a funguje to. Děkuji. Já se přiznám, že tu debatu nechápu.

Mně by zajímalo, komu to vadí.

Ale je to úplně zbytečné.

Pan kolega Hamáček nemá zájem o závěrečné slovo, pan zpravodaj také ne.

Má někdo jiný návrh na garanční výbor? Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Má někdo jiný návrh?

V tom případě se vrátíme k tomuto bodu. Já vás ještě všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci.

Počet přihlášených se ustálil.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Není takový požadavek. Teď se ptám ještě znovu, navrhuje někdo, aby byl přikázán tento tisk dalšímu výboru. Není tomu tak. Padl návrh na zkrácení lhůty na 30 dnů, který byl vzat zpět, jiný návrh legitimně podán nebyl, čili mohu ukončit bod číslo 217. Děkuji panu ministru vnitra, děkuji panu zpravodaji a končím tento bod. Teď se s přednostním právem hlásí předseda klubu hnutí ANO pan kolega Faltýnek.